Takový velmi jednoduchý název. Nacházíme se ve třetím čtení. Projednávání tohoto bodu jsme přerušili přijetím procedurálního návrhu na přerušení dne 24. října na 19. schůzi Poslanecké sněmovny. Připomínám, že jste obdrželi sněmovní tisk 118/5, který obsahuje návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy.

Pokud není, budeme pokračovat v přerušené rozpravě a ptám se, kdo se hlásí do rozpravy. Děkuji za slovo. Já jsem podal návrh na zamítnutí, nebudu opakovat argumenty, myslím, že jsme o tom debatovali poměrně obšírně v prvém i v druhém čtení. Nicméně je to dneska druhý případ zákona, jehož životnost bude maximálně několik měsíců. Tady tento zákon bude platit několik týdnů či měsíců. Já to nepovažuji za vhodné.

Ten problém existuje, navrhovatelé ho chtěli nějakým způsobem řešit. Takže mé doporučení je, abychom to zamítli, počkali na vládní návrh, který tady má být nejpozději do konce března příštího roku podle informací, které mám i dispozici.

Argumenty už nebudu znova opakovat, rozhodne to závěrečné hlasování.

Děkuji. Paní a pánové, v logice toho, co tady řekl pan předseda Stanjura, rozumím, co tím chtěl říci.

Pak čekáme rok, dva, tři, a ono houby. Tak bych v té logice toho tvrzení spíše a té zkušenosti spíše očekával, že bychom přerušili projednávání tohoto bodu až do toho března, kdy se, tuším, slibuje, že to nové, lepší, komplexnější, skandinávštější přijde, a pokud to přijde a bude to skutečně lepší, komplexnější a skandinávštější, tak naši předkladatelé samozřejmě rádi ustoupí a případně stáhnou nebo se vypořádají nějak jinak a dáme přednost tomu, co přijde lepšího.

Takto to přináší řešení možná na několik týdnů, možná na několik měsíců, jak tvrdí pan kolega Stanjura, já ho nezpochybňuji, ale také možná na několik let. A to už se vyplatí pro ty poctivé a nevyplatí pro ty černé pasažéry systému. Pane předsedo, prosím, mám to chápat tak, že navrhujete přerušení, než přijde blaho v březnu? Nenavrhuji přerušení do blaha v březnu, žádám kolegy a kolegyně a apeluji na zdravý rozum, aby se nehlasovalo pro návrh na zamítnutí. Děkuji. Děkuji panu předsedovi Kováčikovi. Pokud nikdo takový není, rozpravu končím. Pan navrhovatel se hlásí o závěrečné slovo. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, musím trošičku zareagovat na to, co zde zaznělo ještě v průběhu rozpravy, a jsou to věty, které říkal pan kolega Stanjura ohledně jepičího života této novely zákona. Já si myslím, že k tomu, k té krátké době jeho účinnosti, by nedošlo, kdybychom to projednávali v tempu, které odpovídá podání této novely. Ono nám trvalo skoro rok, než jsme se dopracovali do třetího čtení, takže i to opatření, které tam je, se v podstatě dostává na pořad dne velice pozdě. Samozřejmě souhlasím s tím, že pokud by došlo k tomu slíbenému holubovi na střeše a přišla jakákoli novela zákona o pojištění provozu motorových vozidel z vládního pera, tak může přijít, ale já jsem přesvědčen, že tak rychle to nechodí, podobně jako hovořil kolega předseda našeho poslaneckého klubu Pavel Kováčik. Je to bohužel už letitá praxe v této Sněmovně, že když některé novely zákona nemají být buď dokončeny v projednání, nebo nemají být přijaty, dostáváme se do situace, která pak hovoří o tom, že vláda přichází s novým návrhem, který bude velice rychle na stole poslanců. Zatím nemáme paragrafované znění na stole, ať už ten slib je jakýkoli, můžeme mu věřit a nemusíme, tak se ještě chci ohradit kvůli jedné věci, že tento náš návrh není systémovým řešením problému.

Já v tom vidím jednom mezikrok, který my navrhujeme, aby byl přijat, a možná to i urychlí proces, kdy vláda nám předloží skutečnou novelu zákona, která do sebe pojme, řekněme, tu velice moderní a i podle našeho názoru správnou variantu toho skandinávského modelu, aby byly řešeny zdroje pro škody způsobené nepojištěnými vozidly. Ale my chceme dokázat tou novelou jednu jedinou věc aby nebyli postihováni ti, kteří jsou pouze generováni jako případní viníci a povinní plátci příspěvku, který neodpovídá ani dennímu pojistnému. Takže jenom na závěr bych vás chtěl všechny požádat, zvažte ještě svoje rozhodnutí před konečným hlasováním, zda ten náš krok, který jsme navrhli touto novelou, není tou správnou cestou k získání rychlého návrhu vlády, která předloží dokončení toho procesu v podobě zavedení skandinávského modelu připojištění do České republiky. Děkuji za pozornost. Děkuji panu navrhovateli. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím paní zpravodajku, aby oznámila postup při hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim ona i pan navrhovatel vyjádřili. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.